Dovolím si jenom připomenout, že o této problematice hovořil ve svém slově jeden z předkladatelů návrhu zákona, a to poslanec Marek Výborný, který už předestřel, že by s tímto mohl být vysloven souhlas i předkladateli návrhu zákona.

Cílem pozměňovacího návrhu je zakotvit možnost každého ministra mít nanejvýš tolik náměstků člena vlády, tedy takzvaných politických náměstků, kolik je v daném ministerstvu vrchních ředitelů sekce, to je, kolik je v daném ministerstvu sekcí. V případě, že se jedná o člena vlády bez ministerstva, může být počet jeho náměstků maximálně dva, jak je tomu dle stávající účinné právní úpravy. Předložený poslanecký návrh zákona ruší stávající omezení zákona, podle nějž může mít každý člen vlády pouze dva politické náměstky.